Takže já to zopakuji.

Bez výjimek. Těm, kteří mají dnes již 10 % DPH, by to zůstalo a ti ostatní, kteří mají patnáctiprocentní, by měli stejnou daň. Tyto ušetřené peníze by mohly zůstat občanům. Připomínám, že stát má přebytek 62 mld. korun. Musím říct, že debata k použití toho přebytku je místy úsměvná, že skutečně potvrzuje slova pana ministra financí mnozí žijí v představě, že někde v bance leží 62 mld. a že teď se dají nějak rozdělit, a zapomínají na to, že to jsou účetní operace, cashflow a podobné obyčejné ekonomické kategorie.

To nám přijde jako systémové opatření, kdy dojde ke zjednodušení i ke snížení DPH.

Připomínám, že to opatření bylo zavedeno za naší vlády jako přechodné, mělo skončit 31. prosince 2015. Je to opět podpora těch aktivních, kteří vydělávají peníze, ať už podnikají, nebo jsou zaměstnanci, týká se to obou kategorií.

Já myslím, že nikoho nepřekvapí, že jsme navrhli úplné zrušení tohoto zákona. Ty jste od nás slyšeli mnohokrát.

Podotýkám, že jsem opoziční poslanec, takže vidíte, že nekritizujeme všechny návrhy automaticky jenom proto, že to přináší vládní poslanec nebo ministr financí. Ale co už nemá logiku, že ostatní platby platební kartou v systému EET zůstávají.

To nám přijde nelogické, zbytečné, nadbytečné.

Jsou to platby, které jsou evidované v bance u příjemce i u plátce. Stát má dostatek informací o této platbě. Tím, že ten zákon projednáváme déle, než se očekávalo v tom původním vládním návrhu byla správná věc, to znamená, pro příspěvkové organizace územně správních celků, které mají ve správě majetek, možnost odepisovat.

Aby to bylo jasné daňově uznatelné odpisy.

Když jsem si stěžoval na rozpočtovém výboru, že Ministerstvo financí automaticky dává k opozičním návrhům stanovisko negativní, tak mi paní náměstkyně říkala ale k tomu H7 jsme dali kladné. Věřím, že nebudete tak striktně politicky postupovat a podpoříte snížení daní. Já vám děkuji. Nikdo s přednostním právem se nehlásí, v tom případě udělím slovo panu poslanci Šinclovi a připraví se paní poslankyně Zelienková. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, před závěrečným hlasováním Omlouvám se. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se teď jako předseda hospodářského výboru rád vyjádřil k tomu, co tady přednesl pan předseda Stanjura. Je to tvrzení poněkud zjednodušené, ale to není asi obsah mé krátké faktické poznámky. To, co je pravda, je to, že ekonomice se daří a prostor pro snižování daní tady zcela určitě je.

Ten prostor tady je, ale je potřeba ho uvážit, protože to, co potřebuje podnikatelské prostředí, je stabilita a udržitelnost. To znamená, jestliže přistoupíme k nějakému snížení daní, a nabízí se to třeba u DPH, protože to je dobrý způsob, jak vlastně pomoci všem občanům České republiky, tak důležitá je ta udržitelnost, abychom tady za rok přijde jiný ekonomický cyklus, máme problémy s pracovními silami na pracovním trhu a znovu neměnili sazby, protože státní rozpočet potřebuje víc peněz. Ten návrh je správný, jde správným směrem a potřebuje úvahu. Rozhodně se nedá vyřešit v rámci jedné diskuse na půdě Poslanecké sněmovny. Takže trend správný, ale diskuse musí být tedy přiměřená závažnosti toho obsahu a především stabilitě podnikatelského prostředí. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Šincla. Omlouvám se vám, pane poslanče, že jsem přerušil váš projev. Prosím, pokračujte. To nevadí.

Samozřejmě vás chci přesvědčit, abyste mu nejenom věnovali pozornost, ale také ho v hlasování podpořili. Krátce připomenu, proč je to důležité.

Když prosadí reorganizaci, nedostanou od státu ani korunu, ale mohou doufat v návratnost své pohledávky cca ve výši 5 %.